Než se vrátíme k hlasování jednotlivých pozměňovacích návrhů, tak s přednostním právem vystoupí pan předseda vlády Andrej Babiš.

Pane předsedo, máte slovo. Dobrý den všem, děkuji za slovo.

Já se omlouvám, pane premiére, není vás slyšet.

Nebudou se vracet žádné peníze.

Je to předběžný návrh, který bude důkladně analyzován, a Česká republika bude čekat měsíc na to, než dorazí český překlad, a následně od toho data budou dva měsíce na to, aby se Česká republika vyjádřila. Až potom bude finální zpráva Evropské komise. Já jejich stanovisko zásadně odmítám a samozřejmě udělám všechno pro to, abych bojoval proti těmto dezinformacím. Česká republika nebude vracet dotace, není k tomu důvod. A teď vám ukážu, jak to funguje.